Tedy závěrem potvrzuji, že propustíme tento návrh do druhého čtení, podpoříme i prodloužení lhůty k projednání a budeme navrhovat snížení daně na 5 %. Děkuji. Dobrý den, dámy a pánové.

Takže pokud mám poslední informace, tak pan velvyslanec se nahlásil k panu premiérovi k jednání.

A pokud by případně odvetná opatření byla někde v rozsahu 10 až 20 procent, tak právě Svaz průmyslu nyní dělá analýzu a jejich první odhady jsou, že by export mohl spadnout ze 100 miliard na 50 miliard. Ale to jsou první odhady.

Notabene ale na druhou stranu je dobře, že se to vyvolalo, protože jestliže se o tom jedná šest let a zatím se nic nedělo, tak jak říkám, míra spravedlnosti se musí vyhledávat, tak bych byl velmi opatrný k tomu, aby právě ty exportní firmy nebyly zatíženy vlastně tím, že samozřejmě se to neprojeví okamžitě během jednoho měsíce, ale může to znamenat rizika.

Ono už to tady zaznělo.

Děkuji.

Děkuji za slovo, pane předsedající. Poznámka první.

To ano, to si pamatuji.

Takže to byla poznámka první. Poznámka druhá se týká fiskálního dopadu do veřejných rozpočtů, který bude plus. Bude to znamenat vyšší příjem. Argumentujeme přitom tady efektivní a spravedlivou mírou zdanění pro digitální firmy, které v rámci globální ekonomiky tu mají svoji míru efektivního zdanění mnohem nižší. Ale pokud nám jde opravdu jenom o spravedlnost, tak proč na druhé straně není nějaký návrh, který by udělal fiskálně neutrální dopad? Proč, když v zájmu spravedlnosti v případě digitální daně zvyšujeme příjmy státního rozpočtu a zvyšujeme celkovou míru zdanění v zemi, proč jsme museli tolik trvat na tom, že lidé budou platit větší poplatky na katastrálním úřadu?

Bohužel tímto přístupem vláda oslabuje své argumenty, které tady nějaké relevantní jsou, a zesiluje ten argument základní, který jsme tu mnohokrát opakovali už při projednávání daňového balíčku, že primárním cílem je vydrancovat co nejvíc peněz do veřejných rozpočtů. A všechny ostatní argumenty, jakkoliv ušlechtile pronášené, jsou argumenty většinou zástupné.

Přál bych si samozřejmě, kdyby to někde jinde bylo kompenzováno snížením a podobně.